Tedy před rokem přišel sem do Sněmovny. A v době, kdy to bylo aktuální, tak prostě, ano, ano, i vy příslušníci vládní koalice, nebo řekl bych, že zejména, jste nepřipustili, aby nejen tento návrh, ale i další opoziční návrhy nebylo možno projednávat v době, kdy přišly. Nechám vás dokončit váš příspěvek a poté přeruším projednávání tohoto bodu. Jestli někdo nevznáší námitku? Já vidím 19. hodinu a dodržím jednací řád, čili poděkuji vám za pozornost a popřeji hezký večer. Přerušuji projednávání tohoto bodu a přerušuji schůzi do zítřejší deváté hodiny ranní.